Děkuji za slovo, pane předsedající. Vám všem ostatním přeji krásné odpoledne. Dovolte mi, abych vám představila změnu zákona za kolegyni Havlovou, která musela pracovně odejít, a předložila pozměňující návrh. Tento návrh zakazuje použití geneticky modifikovaných organismů na celém území České republiky. Výjimka z tohoto zákazu může být udělena pouze pro lékařské účely. Princip je takový, že pokud to někomu zachrání život, tak GMO povolit lze, ale ve všech ostatních případech mají být geneticky modifikované potraviny zakázány. Důvodů je hned několik.

Zabíjí nás totiž zevnitř. Vysvětlím velmi zkráceně princip, na kterém fungují. Těch je řádově mnohem více než buněk lidského těla.

Je tu však ještě jeden princip, proč GMO zakazovat, a to princip předběžné opatrnosti.

K tomu ovšem může docházet pouze za účelem dodržování státní politiky životního prostředí nebo zemědělství. Zákon vůbec nereflektuje to, že u GMO produktů byla prokázána jejich zdravotní škodlivost. Musíme jít proto podstatně dál a geneticky modifikované potraviny v České republice úplně zakázat. Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který podala kolegyně Havlová. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče. Děkuji pěkně. Já musím reagovat na předložený pozměňovací návrh obecným konstatováním, které pravděpodobně trošku vybočuje ze základního směřování TOP 09, ale přesto tady musí zaznít, jako možná v České republice ojedinělý názor. Genetické potraviny jsou brány jako vysoce nebezpečná věc v celé Evropě a naopak ve Spojených státech jsou široce používány bez jakýchkoli následků s velmi důkladným zhodnocením jejich účinků a příspěvkem k efektivitě, ke světové výživě.

A já bych proto tímto velmi úpěnlivě žádal pana ministra životního prostředí, který má tuto věc v referátu, aby poslouchal obě strany této polemiky a aby do těch stanovisek byly vzaty i naše vědecké kapacity.

Děkuji. Já vám také děkuji. Eviduji další faktickou poznámku pana poslance Váchy. Prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl výrazně podpořit názor pana kolegy poslance Hegera a chtěl bych upozornit, že většina těch věcí, které tady přednesla paní poslankyně, nejsou pravda. Musíme si uvědomit, že i to, co teď jíme, ta pšenice, kterou pěstujeme, je de facto geneticky modifikovaný výsledek nějakého šlechtění. To znamená, obava z geneticky modifikovaných potravin, ta hysterie, která je v Evropě, je neopodstatněná. Je to pouze hysterie.

Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Pěnčíková.

Já vám děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka. Připraví se paní poslankyně Váhalová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Myslím si, že je to příliš krátká doba na hodnocení možných účinků. Já bych také chtěl kolegům předřečníkům sdělit, že nelze si plést šlechtění a křížení, které obecně má svůj vlastně i původ přírodní.